Také s faktickou poznámkou? Já nebudu citovat žádného klasika, ale obrátím se na jednací řád.

Ale beru to jako vaši vědomou taktiku. Přitom jste věděli, že to nevadí, protože se nakonec jako komplexní pozměňovací návrh ÚPV jako základ nevezme a reálně se o něm ve třetím čtení hlasovat nebude. Položil jsem 23 otázek a dostal jsem nula odpovědí. Tak ta podpora zřejmě není online. Žádnou další přihlášku nemám, tudíž končím rozpravu a zbývá nám už jen snad v tomto bodu jediné.

Pan poslanec Klán navrhoval, aby tento návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání.

Kdo je proti?